Stanovisko navrhovatele?

Návrh nebyl přijat. Tím, že nebyl schválen, budeme hlasovat o návrhu D1.2. Stanovisko?

Kdo je proti?

Garanční výbor stanovisko nepřijal.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování o I1.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování o A2.

Návrh byl přijat. Hlasování o bodu B5 následuje a k tomu ústavněprávní výbor jako garanční stanovisko nepřijal. Stanovisko navrhovatele k B5?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru nebylo přijato.

Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je G2, který nebyl hlasován v garančním výboru, protože jsme vycházeli z procedury, která byla změněna, a tím pádem k němu stanovisko nemohu přednést.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl přijat.

Stanovisko? Stanovisko navrhovatele k M3?

Tím, že nebyl přijat, můžeme hlasovat o návrhu N, ke kterému také nebylo přijato stanovisko garančního výboru.

Kdo je proti?